Dnešní navrhovaná novela zákona nově upřednostňuje, jak už bylo řečeno, přímo kontaktování osoby blízké, a to kontaktování diplomatické mise, konzulárního úřadu státu a instituce jako koordinační střediska transplantací atd. staví až na druhé místo.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Takže pan poslanec Petr Pávek. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tuto záležitost zevrubně komunikovali na výboru pro zdravotnictví. Domnívám se, že tato novela je velmi přínosná a záslužná, a za sebe doporučuji její přijetí. Děkuji. Pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze za mě velmi stručně. Ministerstvo zdravotnictví konzultovalo tento návrh a spolupodílelo se na jeho přípravě, takže já ho plně podporuji.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní nemám již dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím.

Paní poslankyně Věra Adámková jako navrhovatelka chce ještě nyní mít závěrečné slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci všem poděkovat za případnou podporu a věřte tomu, že tím, jestliže dnes budete souhlasit s přijetím podle § 90, přispějete k záchraně několika životů v průběhu roku. Děkuji vám. Já bych chtěl upozornit, protože budeme nejprve hlasovat o tom, že zákon bude schválen v prvním čtení, tak podrobnou rozpravu zahajovat nyní nebudu. Takže pane poslanče, jestli chcete jako zpravodaj vystoupit nyní? Nemáte zájem. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.